To samozřejmě může způsobit situaci, že Česká republika jde v podstatě řeckým scénářem, a po vaší vládě už nemusí být na adekvátní dostupnost zdravotní péče, nemusí být na adekvátní základní sociální služby pro občany. Také samozřejmě hrozí, že nebude ani na důstojné důchody.

Zároveň rekordně zadlužujete Českou republiku a posouváte ji k finančnímu bankrotu. Na těchto číslech je jasně vidět, jak enormně a bezdůvodně vláda meziročně zvyšuje rozpočtové výdaje.

Plánovanou výši schodku lze proto označit za spekulativní. Podívejme se, co o vašem rozpočtu říkají renomovaní ekonomové.